Děkuji. Prosím paní poslankyni. Přesto má tato firma povinnost uveřejnit svoje finanční věci a nedala za tři roky zprávu o financování.

To je soukromá firma a je to záležitost toho, jak se chová na trhu a jak plní své povinnosti. Prosím, pane poslanče, vaše interpelace. Připraví se pan poslanec Kaňkovský. Vážený pane ministře, v Ústeckém kraji se v těchto dnech povídá krátký a hořce výstižný vtip, jestli jste ho slyšel. Ukázalo se totiž, že ujíždějící svah, který byl obsahem mých minulých interpelací, není zdaleka jediným problémem dokončované dálnice D8. Na stole nám teď leží problém nesrovnatelně větší a to je most u Prackovic, který se každým dnem propadá.

Ptám se vlastně neustále na to samé. Dálnice se má otevřít 16. prosince. Všichni tam do úmoru makají na tom, aby se tento termín stihl. Nehrozí náhodou to, že v prosinci D8 slavnostně otevřete, ale pak se v tichosti zavře, aby se mohlo měřit, zkoumat a opravovat a opravovat? Já vám děkuji.

Vážený pane poslanče Holečku prostřednictvím pana předsedajícího, jenom trochu k tomu, co se stalo na dálnici D8. Na dálnici D8 Ředitelství silnic a dálnic monitoruje velmi pečlivě celé území, které je samozřejmě územím, které není úplně stabilní. Věděli to všichni. Já bych chtěl říct, že překvapivě na tomto území se shodli všichni spolupracující geologové kromě těch, kteří se shodli na tom, jaký je problém, že dálnice tudy vést může a že dálnice bude bezpečná, pokud se udělají všechna opatření.

Já jsem ty dohady chtěl zastavit.

My jsme se rozhodli, že uděláme další kroky. Nahradíme ho lehčím materiálem, aby to přetížení nebylo tak velké. Ukázalo se, že kroky, které děláme, už mají pozitivní vliv, protože pohyb se tam zastavil, nebo zastavuje, už se to blíží k normální situaci. Při posledním jednání, které jsme tam měli, jsme se shodli, že pokud se nestane něco úplně nového a mimořádného, tak všechny práce, které by vedly ke zprovoznění toho úseku nikoliv 16., ale 17. prosince, tak by měly být úspěšné, a já jsem přesvědčený, že tento úsek dálnice zprovozníme.

Samozřejmě budou ještě probíhat paralelně další kroky k sanování území podle toho, jak si to bude vyžadovat situace. To, čeho jsem chtěl svým prohlášením zhruba před třemi týdny říci a dosáhnout, je utnout debaty a taková ta povídání o tom, jak se věci daří nebo nedaří. Chtěl jsem hlavně říct, že v tomto a v každém případě je pro nás nejdůležitější bezpečnost silničního provozu. To znamená, pokud by byly jakékoliv pochybnosti, že by tam mohlo dojít k nějakým problémům, tak bych chtěl garantovat, že nebudeme s ničím hazardovat. Víc než dodržení termínu je pro nás bezpečnost na dálnici. Ale jsem přesvědčený podle stávajících informací, které máme, že kroky, které začalo ŘSD a zhotovitelé na této dálnici pro stabilizaci dělat, vedou k těm cílům, které jsme očekávali. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. Výborně, děkuji panu ministrovi.

Jenom jeden krátký dotaz.

Poslední zprávy jsou, že je vadnost pilířů. Takovou zprávu vy nemáte? Děkuji. Prosím, pane ministře.

Takže jsou dva oddělené vedle sebe. Tím pádem, že násep se pohnul a tlačí na pilíř, tak samozřejmě na něj má vliv. Není to otázka špatného založení, je to otázka dalších kroků. Faktem je, že na základě toho, jak to bylo projektováno, a znalostí v té době jsme přesvědčeni, že řešení je dobré. Ale tady bych chtěl říct jednu věc.

V České republice každý Čech rozumí stavění lépe než kterýkoliv odborník. To mě nepřekvapuje. Myslím si, že je to v rámci toho, co se tam děje. Tady bych chtěl říct jednu věc. Na této stavbě se shodli všichni. To, že někdo z boku říká, že je všechno špatně, který ani nedělá v geologické službě, která opravdu věci řeší, to je zase typická věc České republiky. Ale já jsem přesvědčený, že tady se nám opravdu povedlo, že všichni mluví stejným jazykem. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kaňkovský. Připraví se pan poslanec Kostřica. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Milý nepřítomný pane ministře, v červnu 2015 zahájila svou činnost komise pro problematiku očkování, která vznikla na základě rozsáhlé diskuse, jež zde byla při projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Zároveň, a to je třeba zdůraznit, jde také o témata, která jsou velmi živě diskutována mezi rodiči dětí. Parlament České republiky potvrdil svým legislativním postupem, že v očkování vidí důležitou součást ochrany zdraví, zároveň ale nezanedbatelná část zákonodárců dala najevo, že vnímá hlasy veřejnosti po změnách, které by si systém očkování v naší zemi zasloužil, a já patřím mezi ně. Výrazem toho, že případné změny potřebují zodpovědnou odbornou diskusi a teprve potom politické rozhodnutí, byl právě vznik zmíněné komise. Uplynulo více než 15 měsíců od jejího ustanovení a já se vás, pane ministře, ptám, jaké jsou výsledky činnosti k dnešnímu dni.